Ptám se tedy, kde je pravda. Máte jasné údaje?

A pane Hamáčku, víme, kde ty zbraně měly končit?

Děkuji za odpověď. Vážený pane ministře Kulhánku, váš první den ve funkci, a hned interpelace. Omlouvám se za to. Proto se zdržím nějakých obsáhlejších debat a zkusím se vás pouze zeptat. Všechny kroky, které momentálně jako ministr zahraničí zaštiťujete a hovoříte, jsou konzultovány.

Ptám se proto, protože samozřejmě nejedná se jenom o diplomatickou válku, která probíhá, ale jedná se také o osudy tisíců Čechů v Rusku, osudy tisíců firem, osudy dalších a dalších, kteří jsou na Rusku ekonomicky vázáni.

Děkuji za odpověď. Vážená paní ministryně, jako ministryně financí máte pod sebou možnost reagovat na výtky občanů Vrbětic, kteří nedostali odškodnění za výbuchy, které před sedmi lety ve Vrběticích nastaly. Na jejich oprávněné požadavky nebylo odpovídáno, protože se hovořilo o tom, že není znám pachatel, a tudíž není možno určit, komu tuto následnou škodu připsat.

Proto pokud toto zjištění Bezpečnostní informační služby, tak jak je prezentováno veřejnosti, je pravdivé, žádám vás, aby Ministerstvo financí urychleně provedlo odškodnění těchto občanů, již není na co čekat, a aby Ministerstvo financí případnou následnou škodu vymáhalo po zjištěných pachatelích.

Vážený pane ministře vnitra, dovolte mi, abych po vás požadoval informaci o kontrolách provedených v exportu zbraní a munice z České republiky. Tato povolení, exportní povolení, podléhají schvalování ministerských orgánů.

Žádám vás tímto, abyste tedy provedl hloubkovou analýzu a kontrolu všech nákupních povolení a vývozních povolení z České republiky a aby u těchto povolení bylo zkontrolováno, zda cílovou zemí našich zbraní je opravdu deklarovaná země, jestli tyto zbraně nekončí v oblastech válečných konfliktů a jestli tyto zbraně neslouží jako zbraně pro teroristické činy.

Čili, pane ministře, prosím, proveďte inventuru a kontrolu vývozních povolení na zbraně a munici České republiky s důrazem na cílovou zemi těchto zbraní, kde končí. Děkuji.